Nejdříve mi dovolte konstatovat omluvy došlé předsedovi Sněmovny.

Pane poslanče, máte slovo. Dovolte mi, abych vás z pověření volební komise seznámil s výsledky volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Pro Pavla Blažka bylo odevzdáno 132 hlasů. Gratuluji. Prosím, máte slovo. Ještě bych vás rád informoval o tom, že volební komise vyhlásila tři lhůty.

Děkuji za pozornost. Můžeme přejít k pevně zařazeným bodům.